Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Brázdil navrhuje nový bod, který zní: Zdravotnická záchranná služba České republiky.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Paní poslankyně Štefanová navrhuje nový bod, který zní: Nedostatek lékařů v České republice.

Kdo je proti?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? A poprosím kolegy, aby se uklidnili a ztišili, děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Hlasování číslo 115, přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 77, proti 92. Návrh byl zamítnut. A posledním návrhem byl návrh paní poslankyně Pastuchové na zařazení nového bodu s názvem Aktuální situace na Úřadu práce.

Kdo je proti?

Hlasování číslo 116 přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 78, proti 89. Návrh byl zamítnut. Vypořádali jsme se tedy se všemi návrhy na změnu schváleného pořadu schůze a nyní se přihlásila s přednostním právem paní ministryně Černochová. A já předávám řízení schůze. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.